K těmto 125 miliardám je třeba přičíst ještě 46 miliard, které stát zaplatí za ukrajinské uprchlíky, a dostáváme se na hodnotu zhruba 129 miliard, což stále znamená deficit téměř 11 miliard korun oproti plánovaným příjmům zdravotních pojišťoven. Mimo to jste snížili o 6 miliard rozpočtovou kapitolu Ministerstva zdravotnictví. Snížení plateb za státní pojištěnce je bezprecedentní krok, kterým pokračujete v destabilizaci těžce zkoušeného zdravotnictví ekonomicky a následně i personálně. Celkový deficit činí 20 miliard.

S další interpelací v tuto chvíli vystoupí paní poslankyně Berenika Peštová a připraví se pan poslanec Martin Kolovratník. Paní poslankyně, máte slovo.

Děkuji za odpověď. Děkuji za dodržení času paní poslankyni. S další interpelací vystoupí v tuto chvíli pan poslanec Martin Kolovratník, připraví se pan poslanec Radek Koten. Pane poslanče, máte slovo.

Vysvětlím to, že vznikla dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o údržbě a rozvoji mezinárodní vnitrozemské labské vodní cesty. Je to dokument, který leží tady ve Sněmovně.

To je přesný název toho dokumentu. Avizuji, že za hnutí ANO tenhle dokument podpoříme, protože vznikal ještě za předchozí vlády, za našeho působení.

Labe bude splavné v celé své délce na území České republiky, takže za nás podpora. Rezonovalo to tady v tom minulém období i v tom předminulém vždy, když jsme řešili dopravní zákony, podporu vodní cesty, stavební zákon.

Takže já bych se vás, pane premiére, rád zeptal, až tady budeme hlasovat o splavnosti Labe, jaký bude postoj vládní koalice, až přijde na řadu tady to podle nás důležité hlasování, které je i nějakým vzkazem vůči partnerovi, vůči Německu, jak se k němu postaví jednotlivé koaliční strany? Neohrozí schvalování tady toho dokumentu další projednání? Děkuji za otázky. Také děkuji.

Takže v tuto chvíli pan poslanec Radek Koten a jeho dvě minuty. Děkuji, paní předsedající. Já bych se pana premiéra zeptal na jeho cestu na Ukrajinu, protože lidé, voliči, mi píší, že jim to připadá divné, že ta cesta trvala tak krátkou dobu, protože i Ukrajinci, kteří zde u nás pracují už několik let a jsou z té oblasti, ať už z Kyjeva, nebo z jeho okolí, mi tvrdili, že ta cesta tam za velmi dobrých podmínek trvá třicet hodin. Já bych se tedy pana premiéra zeptal, kde tedy doopravdy byl, nebo jestli opravdu byl v Kyjevě. Ti lidé to počítali. Ty vlaky, které by tam jely, by musely jet rychlostí 478 kilometrů za hodinu.

Já sám osobně si dovoluji také tvrdit, že to byla noční můra ochranné služby, takováto cesta. Nejsem si zcela jist, zda ochranná služba, která má na starost ochranu ústavních činitelů, zda by do toho skutečně v této podobě šla. Já si to tedy nedokážu moc představit. Ale také bych se ještě dále zeptal, zda tam pan premiér jednal o nějakých dalších věcech, protože někteří poslanci z opozice na Parlamentních listech jsem, tuším, zachytil ten článek se také ptali, zda se tam nedomlouvá nějaká další smlouva odštěpeného křídla NATO. Takže to jsou otázky, na které bych se ho velmi rád zeptal. Děkuji za dodržení času. V tuto chvíli budu konstatovat, že s další interpelací vystoupí pan poslanec Radek Koten a jeho další dvě minuty. Já tady mám ještě jednu celkem zásadní otázku na pana premiéra, protože tato vláda deklarovala, že se obejdeme jak bez ruského plynu, tak bez ruské ropy. Také vzkázal občanům této země, kteří jezdili za 55 korun za litr pohonné hmoty, že je potřeba omezit spotřebu tak, abychom nepodporovali agresivní ruskou politiku.

Děkuji za odpověď. Děkuji za dodržení času. Vážení členové vlády, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, v tuto chvíli musím konstatovat, že byly vyčerpány všechny přihlášky na předsedu vlády. Nyní budou následovat ústní interpelace na ostatní členy vlády.

Připraví se Martin Kolovratník.